A já se teď vrátím pod číslem A1 bodu 2 se zaměříme znovu na první stupeň základních škol.

Tím jsem byla přesvědčena, že implicitně je tam obsaženo, že to bude umělecká výchova. Protože ale vznikly diskuse při jednání výboru, rozhodli jsme se vám navrhnout, a budu to potom také navrhovat při hlasování, v programu hlasování.